Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Pane ministře, máte slovo. Dobrý den.

Z hlediska praktické aplikace zákona tato nepřesnost nepředstavuje žádný aplikační problém. Přestupek, který nemá oporu v podobně hmotněprávního ustanovení, které bylo záměrně zrušeno, totiž nebude možné uložit. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh novely zákona byl Senátem vrácen Poslanecké sněmovně, právě z tohoto důvodu Ministerstvo zemědělství nemá dalších připomínek a souhlasí se schválením návrhu zákona ve znění pozměňovacího návrhu.

Děkuji za pozornost. Pane senátore, máte slovo.

Na druhé straně nevidím důvod, proč by v zákoně měla zůstávat zjevná chyba, proto se Senát rozhodl tento návrh zákona vrátit s odstraněním té zjevné chyby, o které zde mluvil pan ministr. Já bych vás požádal, paní poslankyně a páni poslanci, abyste hlasovali pro senátní návrh, respektive pozměňovací návrhy Senátu, které odstraňují onu zjevnou chybu.